Děkuji, pane předsedající. Dobrý podvečer, dámy a pánové.

Ale pan ministr k mému překvapení tou statistikou potvrdil jednu věc, že zodpovědnost nevzroste a nevznikne nějakou regulací, protože ta dnes je.

Já se kloním k názoru Marka Bendy. Budemeli mít takové zákony, které lidé považují za nesmyslné a z přirozenosti je nerespektují, tak to vede pouze k jedné věci, a to ke zvyšování neúcty k právnímu řádu jako celku. Děkuji za pozornost. Nyní požádám o vystoupení pana poslance Martina Jiránka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji.

To znamená, dva cyklisté denně po celé republice způsobili nehodu.

Já spíše věřím těm, kteří to zvládají, než těm několika, kteří to přeženou. Prosím, máte své dvě minuty. Děkuji, pane předsedající.

Děkuji. Prosím, vaše dvě minuty.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

To jenom až budete příště zase něco vymýšlet. Oni vědí, co mají dělat. A jestli se ptáte, proč ten zákon nebude funkční tady se apelovalo, že nepotkáte policii.

Prostě nemůžou. Takže já budu hlasovat určitě pro to, aby tento nesmysl neprošel. Nyní požádám o vystoupení pana poslance Petra Dolínka. Je to zatím poslední přihláška do diskuse. Já bych chtěl říci, troufnu si říci za klub sociální demokracie, že my nepodpoříme senátní návrh, protože to je přílepek. My řešíme vodní cesty.

To je důvod, proč jednoznačně my to nepodpoříme. Nyní se do obecné rozpravy přihlásil pan poslanec Kolovratník. Stahujete svoji přihlášku. Žádnou další přihlášku do rozpravy nemám. Nikoho nevidím, takže já tím pádem rozpravu končím. Kdo vystoupí jako první? Komu dáme prostor? Prosím vážené paní poslankyně a poslance o klid, protože není slyšet. Já vás prosím o klid. Tak prosím, pane poslanče. Děkuji. Já bych na závěr řekl, že je to již 17 měsíců, co jsme tento zákon předložili do Poslanecké sněmovny, což značí něco o tom, jak je legislativní proces dlouhý.

Kdyby neprošli, tak je tady záloha, ale na ty vodáky už zálohu nemáme.

Jenom shrnu, co se stane, pokud to bude schváleno. To, co rušíme, je automatická pokuta za to, že si dali nějaké to pivo, ale nerušíme jejich odpovědnost za to, jak se chovají. Na to stále máme platné zákony.

Prosím, máte slovo. Dobrý večer, pane předsedající, dámy a pánové. Reakce na přílepek.